Nechci zde opakovat to, co již zaznělo.

Děkoval Poslanecké sněmovně.

A jaká byla realita? Poté co to bylo schváleno, tak po několika měsících vláda to zmocnění v maximální výši využila. A já to nezpochybňuji.

Nejde mi teď o to samotné zvýšení, ale jde mi o styl, jakým vláda jedná, jakým zcela obchází Parlament.

Návrh tohoto rozpočtu je vlastně obdobným příkladem. Pan ministr mi ho nesdělil.

Na konci svého vystoupení bych se chtěl ještě vrátit k jedné věci.

Na základě zmocnění vlády pan ministr provádí rozpočtová opatření v nějakém tom limitu.

Nepovažuji za slušné vůči obcím a městům, aby činnosti, které zajišťují pro stát, dělaly zčásti zadarmo.

Vážené kolegyně a kolegové, vůči tomuto návrhu rozpočtu mám skutečně zásadní výhrady. To jsou víceméně čísla na papíře, která stejně nebudou možná odpovídat realitě. Z tohoto důvodu ani nemohu v žádném případě podpořit ty základní rozpočtové ukazatele, příjmy, výdaje a předpokládaný schodek. Považoval bych to za nezodpovědné.

Děkuji.